Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

Nebojte se, bude to jednoduché.

Prosím máte slovo. Děkuji za slovo. Já bych ráda reagovala na svoji předřečnici.

Nebo jakékoliv jiné plodiny? To se stane. Budeme podporovat ostatní země v Evropské unii, ne u nás.

Děkuji.

Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Vedeme tady velmi odbornou diskuzi. To já chápu.

Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Koten. Když tady sleduji tu diskuzi ohledně biopaliv první generace, musím v lecčems někdy souhlasit, někdy nesouhlasit.

Například navezení takové bioplínky jednou za 14 dní přijde v pohonných hmotách, tedy v naftě, na nějakých bratru 150 tisíc. Potom tedy vyrábíme tu zelenou elektřinu.

Právě takhle bizarní situace je přesně s biopalivy, která tedy vyrábíme tak, že pěstujeme nějaké plodiny na poli. No a potom to finálně zase zpracujeme a dáme to zase zpětně do biopaliv a říkáme si, jak jsme zelení. Děkuji za pozornost. Děkuji. Já bych rád vaším prostřednictvím, pane předsedající, zareagoval na paní kolegyni Fialovou.

Na rozdíl od České republiky. Proto ho chceme změnit. To je věc první. A za druhé. Jestliže tady paní kolegyně rozlišovala biopaliva první generace a druhé generace s tím, že když zrušíme ta první, tak budeme muset ta druhá, já bych doporučoval přečíst si zákon o ochraně ovzduší. Protože tam ten zákon nerozlišuje biopaliva podle generací. Děkuji.

A nyní prosím pana poslance Kotta, který je řádně přihlášen do rozpravy. Prosím máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.